Vlády v této zemi i Sněmovna bohužel, a to bez narážky na paní ministryni, po léta fungují velmi zle a spíš neplní to, co slíbily. V případě zákonů chrlí jeden právní zmetek za druhým. Budiž příkladem občanský zákoník nebo služební zákon, normy, u nichž bylo jasné ještě před hlasováním, že jsou extrémně špatné a že je vzápětí budeme muset pracně opravovat a ihned novelizovat. V případě tohoto zákona nemohu souhlasit s tvrzením, které tady padlo a padá v celé souvislosti s projednáváním tohoto zákona, že špatný zákon je lepší než žádný. Když vím, že je zákon špatný, podívám se, co je zlé, a pokud to jde, tak to opravím, s nikoliv že i to špatné protlačím za každou cenu a slíbím nápravu až někdy jindy. Bohužel toto je styl naší Sněmovny po celá desetiletí a bohužel s tím začala i tato vláda. Ale já si myslím, že bychom s tím měli skutečně, vážení přátelé, jednou přestat. Proto hnutí Úsvit podporuje veto prezidenta republiky, jelikož podporujeme existenci lesních školek a dětských center, do kterých dochází až 40 tisíc dětí České republiky, a proto nebudeme hlasovat pro stávající znění zákona, které může znamenat konec těchto dobře fungujících zařízení, znovu opakuji, kam dochází mnoho desítek tisíc dětí v České republice. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych chtěl nejdříve deklarovat, že klub KDUČSL podpoří přehlasování veta prezidenta republiky. Tady k této změně postoje nebo stanoviska jsme dospěli po složitých jednáních a já myslím, že zástupci všech politických klubů, když to vezmu zleva až doprava, vědí, že jsem se o tu věc velmi staral a komunikoval ji se všemi, že to skutečně není nějaké rozhodnutí náhodné nebo jenom pod vlivem někoho nebo něčeho, že je také komunikované s těmi, kterých se tato věc týká, to znamená včetně Asociace lesních mateřských škol, Rady dětí a mládeže a dalších těch skupin dotčených, které tady byly již zmíněny předřečníky. My respektujeme především dohodu, a to bych zde chtěl zdůraznit, která padla vlastně na koaliční radě v pondělí, kde zástupci všech tří vládních stran preferovali nakonec řešení přehlasování veta prezidenta republiky a následnou novelu, která vlastně vyřeší ten problém, totiž který by dopadal s přijetím zákona o dětských skupinách na ty zmíněné dotčené skupiny počínaje lesními mateřskými školami. Já sám jsem pracoval s oběma možnostmi a nechci tady příliš rozebírat, kterou bych preferoval a proč, prostě obě byly na stole, jak přímo tedy nový zákon, poslanecká verze, která by šla napříč Sněmovnou, tak tedy tady ta cesta přehlasování veta a následné novely. Jako člen vládní strany respektuji tu dohodu pondělní s tím, že je zaručena následným prohlášením předsedů klubů koaličních stran. A chtěl bych tady zdůraznit, než okomentuji tady tu dohodu, o čem vlastně, aby všichni dobře věděli, k čemu jsme se přihlásili a k čemu se zavázaly ty koaliční kluby, tak bych chtěl říct, že KDUČSL podporuje dětské skupiny, má je ve svém programu, který slibovala voličům, takže z našeho pohledu jaksi nepodpora dětských skupin by byla samozřejmě špatně. Čili zdůrazňuji: KDUČSL podporuje dětské skupiny, ale vadilo nám samozřejmě to, že by jeden zákon nebo vyřešení prostě záležitosti, částečné vyřešení záležitosti nedostatku míst v mateřských školách nabouralo tady ty předškolní alternativy.

Chtěl bych zdůraznit, že tato novela bude obsahovat tyto základní principy, kolem vlastně kterých se nejvíc diskuse točí: volitelnou registraci poskytovatele, potom upřesnění uživatelů benefitů, ty budou poskytnuty rodičům, kteří využívají službu péče o dítě v dětské skupině a v mateřské škole podle školského zákona, nikoliv těm neregistrovaným. Potom také terminologickou úpravu textu, přesněji řečeno se to týká škody a újmy, terminologická úprava. Takže v nejbližším možném termínu, mám tady prohlášení podepsané všemi třemi předsedy koaličních klubů a takto to bylo i odsouhlaseno na koaliční radě v pondělí.

Chtěl bych tedy zdůraznit, že KDUČSL má důvěru ve slova předsedy klubu, ale potažmo i ve slova pana premiéra, který vlastně tady toto řešení přislíbil na koaliční radě v pondělí. Čili pro nás toto řešení je přijatelné, tedy že bude přehlasováno veto prezidenta republiky, bude přijat zákon o dětských skupinách a v nejbližším možném termínu bude přijata novela řešící tady ty záležitosti, které jsem zmínil a které jsem diskutoval. Možná by někteří z nich preferovali tu druhou verzi, kterou jsem rovněž zmínil, ten poslanecký návrh napříč poslaneckými kluby. Každopádně akceptují tady tuto dohodu jako reálné řešení problému. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Pouze upozorňuji, že na 11.30 jsme si napevno zařadili bod volby členů vyšetřovací komise, takže budu muset projednávání tohoto bodu přerušit. Ale do půl dvanácté ještě udělím slovo s faktickou poznámkou panu poslanci Pilnému.

Já nejsem rozhodně odborník na předškolní výchovu a ani to nebudu předstírat, ale rád bych tady řekl jednu větu. Stát by se měl vměšovat do záležitostí občanů jen tam, kde předpokládané pozitivní důsledky zásahu vysoce převyšují ty možné negativní. Evidentně to není případ tohoto zákona. A my jsme tady postaveni před binární volbu, jestli máme přehlasovat, nebo nepřehlasovat veto prezidenta. Já budu respektovat koaliční dohodu. A hlavně myslím, že novela toho zákona by měla být rychlejší a možná jednodušší cesta, jak se dostat k tomu kýženému výsledku. Přesto bych si ale dovolil apelovat na ty, kteří budou tu novelu zpracovávat, aby přestali pracovat ve smyslu prospěchu nebo neprospěchu mateřských školek, lesních školek, dětských skupin nebo jiných zájmových institucí, ale aby pracovali a vytvořili novelu ve prospěch rodičů. Rodičům by měla být dána možnost svobodné volby, která bude podle jejich preferencí, podle jejich životního stylu a podle jejich možností, nikoliv podle vůle nebo zvůle úředníků a legislativy. Já vám děkuji a v tom případě ještě dám slovo panu poslanci Kováčikovi a poté bod přeruším.